Také děkuji.

Já navrhuji, abychom z této schůze vyřadili veškeré zbývající a neprojednané body.

Pokud nemá nikdo jiný návrh, tak vás odhlásím, požádám vás o to, abyste se znovu přihlásili.

Jestli nikdo nepřijde, budu muset vyhlásit, na kdy odročíme tuto schůzi podle harmonogramu.

Takže já zopakuji pro ty, kteří se dostavili až nyní, ten návrh. Navrhuji, abychom vyřadili z pořadu této schůze veškeré neprojednané body, tedy veškeré zbývající. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že jsme vyřadili všechny body z pořadu této schůze, a že tedy projednávání této schůze končím.